Ale není slyšet přednášejícího. Děkuji, pane místopředsedo. Zdá se mi, že všechny uvedené podmínky skutečně nejsou pro obce nastaveny tak, aby aktivně vstupovaly do systému sociálního bydlení.

Především se ale vracím k původní otázce, zda vůbec zákon v této podobě, jak byl předložen, potřebujeme. Obce již teď efektivně vynakládají nemalé prostředky, a to i z prostředků státního rozpočtu nebo za pomoci dotací, na budování sociálního bydlení.

Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane poslanče, prozatím.